Takže pane ministře, máte slovo. Děkuji moc, pane předsedající. Obecně. Studenti, kteří mají smlouvy s nemocnicemi, dostanou zaplaceno od nemocnic, což je v případě, že je jejich zřizovatelem stát, tak od Ministerstva zdravotnictví, když je to někdo jiný, tak někdo jiný. Prosím vás, ta velká data zatím prostě nejsou. Nejsou nikde na světě, protože je to poprvé a protože je to věc, která se vyvíjí velmi rychle. Já bych byl první, kdo by si přál, abychom měli randomizovanou kontrolovanou studii na to, jak postupovat při covidu, naprosto striktně jsem se jí mohl držet. Všichni, kdo se zabýváte klinickými studiemi a podobnými věcmi, víte, že připravit takovouto studii trvá několik let, potom se nějakou dobu provádí a potom se klidně několik let hodnotí. Někdy ji určitě mít budeme a zpětně potom zhodnotíme, jestli jsme postupovali správně, nebo ne. Ale teď tato data nemáme a volat po nich není zodpovědné, protože prostě nejsou k dispozici. Pokud se týká toho, co bude za 30 dní. A dopředu vám říkám, že to opravdu nevím, stejně jako jsme před 30 dny nevěděli, co bude dnes. Takže se snažíme postupovat tak nejlépe, jak to umíme, tak nejlépe, jak nám to dovolují informace, které máme, a nejsme schopni 30 dní dopředu predikovat. Jsme schopni predikovat velmi obecně, to děláme, naše modely se do toho, jak se stav vyvíjí docela, myslím si, dobře trefují, ale já vám nejsem schopen říct, jestli za 30 dní bude, nebo nebude potřeba další nouzový stav. Rozdíly mezi obchody jsem komentoval už třikrát, takže to počtvrté dělat nebudu a věřím, že všichni vidí, že postupujeme opravdu systémově. Všichni. A všechny obchody budou otevřené od třetího stupně a v tom případě padne veškerá ta diskriminace. Kdybychom to udělali dřív, tak popíráme to, co chceme, tudíž omezit mobilitu. Již jsem také komentoval názor pana ministra Havlíčka. A prosím, neříkejme, že se vláda nedohaduje, nebo že se nemůže dohodnout. Pan ministr řekl něco, co média jaksi uvedla v život, ale to rozhodnutí bude na vládě, a já věřím, že se tam dohodneme velice dobře a že vláda v tomto bude jednotná. Nejedná se, prosím vás, o žádný zmatek. Bylo to tady řečeno několikrát. Já naopak si myslím, že se jedná o stav, do kterého se teď vnesl řád, a slovo zmatek mně zde opravdu nepřipadá vůbec adekvátní. Pokud se týká kostelů, to už jsem komentoval několikrát. Takže je naší snahou v co nejkratší době toto napravit. A pokud se týká zákazu vycházení, jedná se o omezení, které má za cenu omezit noční život. To si řekněme prosím zcela jasně, protože noční život, který je spojen s konzumací alkoholu a s jinými zábavami, prostě snižuje u nás všech zábrany. A tolikrát citovaný problém, že jsou obchody otevřeny stejně dlouho, jako je zákaz vycházení. Já vám řeknu jinou analogii. Ti z vás, nebo řada z nás chodí do práce třeba na sedmou hodinu. A jestliže jsem zaměstnavatel, jehož zaměstnanci chodí na sedmou hodinu do práce, tak přece nepřikážu všem zaměstnancům, aby si na šest hodin nařídili budík, protože jsou svéprávní a vědí, kdy musí vstát, aby byli v sedm hodin v práci, a stejně tak když v 9 hodin zavírám obchody a v 9 hodin mám nějaké nařízení, tak přece každý z nás je natolik svéprávný, aby věděl, kdy má z toho obchodu odejít, aby byl v 9 hodin doma. To mně připadá jako otázka, kterou vůbec ani nemá cenu rozebírat. A pokud se týká vakcín, tak není pravda, že nevíme, jak budeme očkovat. Je připravena národní strategie očkování, je oponována a všichni, kteří se k ní mají co vyjádřit, se k ní vyjádří. A znovu se ještě ohradím proti tomu, že postupujeme nerozumně. Děkuji.

Vážený pane předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, nouzový stav. To vyhodnocení nouzového stavu, které tady probíhá z úst kolegů, zda ano, či nikoliv. Dostávám denně desítky mailů: ukončete konečně nouzový stav.

Naprosto nejvíc postiženým odvětvím je samozřejmě stravování a stravovací služby. Restaurace jsou zavřeny. Některé si s tím poradily tak, že vydávají obědy přes okénko do nějakých plastových jednorázových obalů.

My tady budeme muset skutečně řešit opravdu spoustu problémů. Budou to insolvence v rodinách, kde nejsou schopni nyní platit již své pohledávky, nejsou schopni platit různé hypotéky, splátky na auta, a už vůbec ne třeba i to běžné živobytí. Spousta opatření, která jsou zavedena, tak jsou zavedena bohužel stylem z jedné české pohádky, kde král pobíhá a říká: odvolávám, co jsem odvolal, a slibuji, co jsem slíbil.

Celkem tím, že vlastně bylo znemožněno, aby děti chodily do školy, tím jsme si zadělali také na další problém, protože spousta rodičů musela s dětmi zůstat doma, hlavně u těch menších, a tím pádem my jsme jim prodloužili obrovským způsobem takové ty prázdniny, takovou tu domácí výuku. Dá se říct, že teď tedy, když se otevřely alespoň první, druhé ročníky, tak se aspoň uvolnili tedy ti rodiče, kteří už konečně mohou opět chodit do práce a nejsou na těch 60 procentech, ale pořád to není ještě ono.